Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje paní poslankyně Balcarová.

Já poprosím o klid, abychom mohli projednávat v takovém stavu, abychom se všichni slyšeli. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku prvního čtení.

A nyní zde máme nějaké přihlášky k pořadu. Jako první zde mám písemnou přihlášku pana poslance Holomčíka. Než vám dám slovo, tak znovu požádám sněmovnu, aby se uklidnila. Prosím.

Váže se to vlastně k projednávání novely lesního zákona uvedené v systému jako sněmovní tisk 382.

Děkuji. Jako dalšího prosím pana poslance Peksu, který mi teď doručil také písemnou přihlášku. Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych chtěl poprosit o pevné...

Já děkuji. A nyní prosím pana poslance Klause, který se mi hlásil z místa. Dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem neslyšel kam, prosím pěkně. To by měly být v tuto chvíli všechny přihlášky k pořadu. Takže přejdeme k hlasování. Návrhy budeme hlasovat v pořadí, ve kterém byly načteny.

Jako první je tu návrh pana poslance Holomčíka, abychom pevně zařadili bod č. 156, což je usnesení ke sněmovnímu tisku 382, a to po zařazeném lesním zákonu, což znamená dnes po bodu 16. Já myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže jsme pevně zařadili.

Upozorňuji, že tam jsou zařazeny již dva body. Po. Dobře. Takže by to bylo v pátek po bloku třetích čtení po bodech 73 a 65. Myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat.